A já tedy nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které nevnímám nikoho přihlášeného, takže tímto podrobnou rozpravu končím. Opět se pro pořádek optám, paní ministryně, je zájem o závěrečná slova? Stejně tak pan zpravodaj nemá zájem?